Také děkuji. Prosím paní poslankyni Kozlovou.

Dvě minuty, paní poslankyně. Dobrý den. Děkuji za slovo. Mám jenom takovou malou připomínku, ale ne vůbec nepodstatnou, a to k těm dětským skupinám.

Děkuji. Také děkuji. Prosím pana poslance Raise. Prosím, pane poslanče.

Ať se ti, co tady hrají ten pingpong, podívají, koho se to týká. Děkuji vám.

Dobrý den, vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, jenom dvě krátké věty. Za prvé. Tím návrhem a pozměňovací návrhy neznamenají, že zavádíme povinnou docházku pro dvouleté děti. Ten návrh má zajistit podmínky pro to, aby pokud rodiče budou chtít, ty děti do školky jít mohly. Poznámka druhá. Neplánujeme. Není to tak, jak to tady vykládal pan poslanec Stanjura. Prostřednictvím pana předsedajícího pane předsedo Stanjuro, víte, neoliberální koncept se také neukázal úplně dobrý. Plán není sprosté slovo.

A byla to sociální demokracie, která tu zemi vytáhla. Myslet si o tom můžete, co chcete, fakta jsou jasná. Děkuji. A nyní tedy prosím pana poslance Bláhu. Máte slovo. Vážené kolegyně, kolegové, když už se rozhodnete tady diskutovat na téma, tak si to prosím vás pozorně přečtěte a neříkejte nesmysly, které tu prezentujete, o tom, že bude nějaká povinná docházka do školek od dvou let. Já jsem tu za podnikatele a nechci vám kecat do vašich školek, ale rozhodně pro podnikatele je velký problém, že zaměstnanci nemají kam dát své děti, když se rozhodnou pro to, že chtějí chodit do práce, a samozřejmě v dnešní době, kdy nejsou pracovní síly, kdy řešíme, jestli vůbec zaměstnanec nastoupí do práce, by bylo velice přínosné, kdyby rodiče mohli dítě od dvou let někam dát.

Také děkuji a prosím paní poslankyni Valachovou. Připraví se pan poslanec Výborný. Prosím, paní poslankyně.

Pokračujte. Jenom navážu na svého předřečníka. Děkuji. Prosím pana poslance Výborného. Připraví se pan poslanec Stanjura.

Nezlobte se na mě, opravdu i třetí čtení je od toho, abychom o tom návrhu, jakémkoliv, tady vedli rozpravu.

Ano, všichni jsme chodili do školy, tak asi máme nějakou kompetenci, možná cítíme potřebu se k tomu vyjadřovat, tak prostě ty názory vyslechněme a potom nějakým způsobem rozhodneme. Já chápu, že nemáte dostatek pracovních sil, vím, jaká je situace na pracovním trhu. Na druhou stranu ty věci mají přece úplně jiné souvislosti.

Dítě prosím má nárok na to, aby bylo vychováváno v rodině, proto i ten návrh, který tady byl, mi přijde zcela nepatřičný. Také děkuji. Prosím pana poslance Plzáka. Dvě minuty, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající. Nesouhlasím s tím, co řekl můj předřečník.

Tam je taxativně vyjmenováno, o čem se vede rozprava ve třetím čtení.

Ale jednací řád je zákon a neměl by se porušovat.